Prosím, aby se ujal slova opět pan ministr životního prostředí. Máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, musím říct, že po tom, co řekla paní kolegyně Němcová, jsem se nad sebou vážně zamyslel, jestli nemám odejít něco dělat, ale věřte, že pro mě je zasedání Sněmovny tak zásadní, že já zvládám obě ty věci dohromady. Já se pak pokusím s panem premiérem dohodnout na nějaké satisfakci a vánočních odměnách, ale zatím jsem to zkoušel jednou a nesetkalo se to úplně s úspěchem, tak doufám, že mě v tom podpoříte. Dovolte mi, abych tentokrát z této pozice promluvil za pana ministra dopravy.

Já mám dnes balík bodů, tak se budu snažit vás nezdržovat. Dovolte mi tedy, abych vás seznámil s návrhem na vyslovení souhlasu s ratifikací Dohody o spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé týkající se evropských programů družicové navigace. Dohody o spolupráci v oblasti družicové navigace jsou sjednávány se zeměmi, které se z celosvětového hlediska významně podílejí na vesmírném programu a disponují velice kvalitní technologií. Smyslem předkládané dohody je zajistit úzké zapojení Švýcarska do fází budování a provozu evropských programů globálních družicových navigačních systémů Galileo a EGNOS.

Švýcarsko je totiž, víme, nejbližším partnerem Evropské unie při spolupráci v rámci programu Galileo už od jeho počátku. Přispívá politicky, technicky i finančně, a to ke všem fázím programu Galileo prostřednictvím svého členství v Evropské kosmické agentuře a prostřednictvím své neformální účasti v řídicích strukturách určených pro program Galileo. Tato dohoda dodá spolupráci formální charakter. Dohoda o spolupráci byla podepsána ministrem dopravy 5. prosince loňského roku v Bruselu. Dohoda je v souladu s ústavním pořádkem a ostatními součástmi právního řádu České republiky, se závazky vyplývajícími z členství České republiky v Evropské unii a s dalšími závazky přijatými v rámci platných smluv. Dovolil bych si vás tady touto cestou požádat o vyslovení souhlasu s ratifikací této dohody a děkuji vám za pozornost. Já vám děkuji, pane ministře, a prosím zpravodaje zahraničního výboru pana poslance René Čípa, aby odůvodnil usnesení výboru, které bylo doručeno jako sněmovní tisk 137/1. Děkuji za slovo. Jak zde uvedl již univerzální pan ministr Brabec, v podstatě jde o něco, na co můžeme být tedy naopak teď skutečně právem hrdí, co může dokonce pomoci i nevidomým spoluobčanům. Já bych si dovolil načíst usnesení zahraničního výboru.